Vy dneska říkáte, že spolupracujete se starosty.

A já jí za to děkuju.

Ale už to tady říkal pan předseda Babiš, vy jste na to nechtěli přistoupit jenom z toho důvodu, že s tím přišla ta minulá vláda.

Těch dokladů je tam ještě dalších deset.

A já budu sledovat, v jakém časovém rozmezí mi to všechno zvládnete doložit.

Toto jste také nechtěli. To znamená, že ta úspora by byla ještě daleko větší a od 1. ledna, kdybyste to přijali, tak ta úspora byla 36 %. A já pořád nechápu jedno. My jsme opravdu byli první, kteří jsme s tím přišli, nebo respektive moji kolegové, kteří seděli ve vládě.

Všichni vidíme, jakou cestou jdou všechny státy. Já si myslím, že toto, co jsem tady v tuto chvíli řekla, je vidět. Všichni se inspirovali od nás.

A co mě tedy strašně až mrzelo, pane ministře práce a sociálních věcí, byl ten výrok o těch městech, obcích a krajích.

Vy tady dneska řeknete, že dobré hospodaření je proto, protože města, obce a kraje mají finanční prostředky na účtech?

A teď vám to ukážu názorně.

A proto mají ty obce našetřené peníze. Protože je dostaly.

Já vám to převedu třeba na Karlovarský kraj.